Chtěl bych poděkovat všem, kteří se té diskuse účastnili na půdě pracovní skupiny pana předsedy Vondráčka. Chtěl bych poděkovat také zástupcům odborné veřejnosti, protože nakonec do té diskuse aktivně vstupovalo i Ministerstvo spravedlnosti jako gesční ministerstvo, vstupovala do toho také veřejnost, starostové, už tady zaznělo Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí i konkrétní lidé z terénu, které ta věc nejvíce pálí. Nechci teď rozebírat znění těch pozměňovacích návrhů, ani toho zásadního, to je ten komplexní pozměňovací návrh, který byl doporučen ke schválení ústavněprávním výborem. Všem jsem vám rozeslal tabulku, kde jsem se pokusil převést tu nesrozumitelnou řeč paragrafů do srozumitelné podoby.

Všichni budou i nadále vyplňovat, čili v případě potřeby orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány se k těmto údajům dostanou vždy ke kompletním. To zaručuje nakonec i správce registru, Ministerstvo spravedlnosti. Ta diference tam bude potom na úrovni veřejných funkcionářů a myslím, že ta výsledná podoba je takto správně. Děkuji vám všem za to, že tuto novelu podpoříte a svým způsobem tady všichni společně možná zachráníme komunální volby, které se budou konat letos na podzim. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci, všem, a díky za vaše kladné hlasování. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní s přednostním právem pan předseda Michálek. Možná i bez přednostního práva by na něj přišla řada. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Myslím, že návrh A je trošku problematický v tom, že sice koncepčně jde podle mě správným směrem, že by to zveřejňování mělo být nějakým způsobem odstupňováno, ale ten návrh předvídá, že se nebudou zveřejňovat data o závazcích a příjmech starostů. Myslím si, že tam úplně stačilo, kdybychom to limitovali na výši těch příjmů nebo výši závazků.

Neříkám, že to je korupce, ale je to určitě střet zájmů, který by měl být pod pečlivou veřejnou kontrolou. Takže my tento návrh A nepodpoříme, ani jsme nebyli součástí té dohody. Obecně si myslím, že když někdo chce být starostou, tak by měl být schopen zveřejnit své majetkové přiznání.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan ministr spravedlnosti. Prosím, máte slovo. Děkuji.

To už by ten zákon úplně ztrácel smysl a navíc se stával velmi nelogickým a velmi nepřehledným, protože ta míra uzavřenosti by byla ještě nepochopitelně různá pro různé podobné kategorie osob. Děkuji vám, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

Neuvěřitelné.

Připraví se pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo. Já bych chtěl naopak výrazně podpořit stanovisko Ministerstva spravedlnosti, myslím si, že je zcela racionální.

Nicméně ten pozměňovací návrh D, který zavádí právě ty žádosti, zavádí tu obrovskou byrokracii na straně Ministerstva spravedlnosti, podle nás je v rozporu se zdravým rozumem, úplně ten zákon vykosťuje a je podle nás věcně velmi chybný.